Já bych opět požádala o zklidnění, já jsem skoro už teď pana ministra neslyšela. My jsme pořád v závěrečném slovu všeobecné rozpravy. Nyní přistoupíme k rozpravě podobné, kde bych požádala pana poslance Jana Lacinu, aby nás seznámil s návrhem usnesení.